Návrh na stanovení počtu ověřovatelů Poslanecké sněmovny Připomínám, že Sněmovna schvaluje ověřovatele nominované na základě parity tak, aby měla nejméně 10 ověřovatelů. Z logiky věci by tedy vyplývalo, aby Poslanecká sněmovna v tomto volebním období měla 14 ověřovatelů. Chci se zeptat, zda má někdo jiný návrh?

Prosím, máte slovo. Já tedy, paní předsedající, ať jsem potom konformní v dalším hlasování, respektive dalším bodu Návrh na nominaci ověřovatelů, tak konstatuji, že když jsme měli vyhlášenou lhůtu na volební komisi, tak jsme...

To znamená, do komise přišlo pouze 12 návrhů. Je to konformní. Jednací řád říká, že jich musí být nejméně 10. Dávám tady teď protinávrh a prosím o hlasování, ať ty počty souhlasí na 12 ověřovatelů Poslanecké sněmovny. Děkuji za tento návrh, nicméně je potřeba přezkoumat, zda se jedná skutečně o dodržení toho pravidla parity.

Nicméně samozřejmě se ujistíme hlasováním, zda je souhlas s mým návrhem postupu. Teď vidím, že se hlásíte o slovo, takže vám dám ještě slovo. Pokud to tak je děkuji za vysvětlení legislativy tak stahuji svůj návrh. Děkuji vám. Končím tedy rozpravu a přistoupíme k hlasování.